Takže vy jste nejhorší vláda vůbec v celé Evropě dokonce.

Já proruský nejsem. Já jsem pro Českou republiku. Pro mě je český občan na prvním místě.

Prostě tady máme naši zemi, kde prostě to naši předci budovali, vaši i moji, a prostě tady ti lidé mají právo na to mít důstojné životy a adekvátní životní úroveň.

Zopakuji to tady.

To, že jste si sami sobě zvýšili platy politiků, my jsme byli proti, to je podle mého názoru v podstatě rozkrádání veřejných peněz.

Ale ne jako to děláte vy, kdy naši občané jsou na dlažbě, kdy naši občané nemají peníze, sami sobě si přidáváte, a ještě rozhazujete peníze bůhví kam.

Nebo víte co? Říkejte to dál.

Já reaguji na váš politický útok na moji osobu.

Ale kdy tedy budete řešit ten nedostatek léků v České republice? A teď tady musím trávit čas tím, že bráním tomu, abyste okradli 3 miliony důchodců. Proto jsem vás chtěl vyzvat, abyste ten zákon stáhli, abyste to ukončili už dneska, protože já myslím, že většina veřejnosti už je proti vám.

Ani se do žádné pětikoalice slepovat nebudeme. To vám říkám. Proč?

A když jsem viděl ty průzkumy, tak myslím, že právě předsedkyně Sněmovny Pekarová je zcela mimo hlavní názorový proud v české společnosti.